Myslím si, že hlasováním pro tento návrh mohou projevit všichni poslanci a poslankyně dobrou vůli poskytnout dostatečný časový prostor pro diskusi nad jednotlivými návrhy ve fázi druhého čtení. Podle mého názoru je tohle poctivý přístup poskytnout dostatečný prostor na třetí čtení, ať o těch návrzích tady na plénu Poslanecké sněmovny můžeme diskutovat, protože pokud se teď pustíme do diskuse a budeme se vracet ke včerejšku, k úterý, k pondělí, tak promeškáme veškerý čas a ani jeden z těchto bodů nepřijde na řadu a ani o jednom z těchto bodů nebude možné dnes hlasovat. Čili chci navrhnout, abychom jednali ve třetím čtení i po 14. hodině, aby jednací den končil v 19 hodin, a pojďme prosím diskutovat k jednotlivým návrhům, jak jsou předloženy. Určitě se mohu ještě vrátit k odpovědi na všechny otázky, které tady dnes zazněly. Ve 14 hodin končí hlasování o návrzích ve třetím čtení. Už tady dnes byla jedna přestávka na jednání poslaneckého klubu, to znamená jeden z poslaneckých klubů se sešel v mezičase mezi třetími čteními. Proto navrhuji návrh, který jsem předložil. Ale slyším tady něco o vetu. Padl procedurální návrh, který lze vetovat. Alespoň jeho část.

Chcete pro veřejnost lepší a jednodušší důkaz, než že dnešního dne máme na programu tři schůze?

Tohle jsou vaše nápady. Ne naše! A přestávají se v tom orientovat i někteří členové Poslanecké sněmovny. Proč by se v tom měla ještě orientovat veřejnost, která často vůbec nechápe, co vy tady předvádíte, co tady děláte a co tady každý den ráno měníte?

Jsme tady od rána do večera díky zmatkům a nekompetenci vlády dokázat zorganizovat práci tak, abychom ji mohli zvládat efektivně. Omlouvám se, prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu o klid.

Tohle vám prostě nikdo nemůže uvěřit. A nesvádějte vlastní neschopnost a nekompetenci na opozici. Několik měsíců jste měli na to, abyste to kterýkoli den zařadili na program Sněmovny a kterýkoli den projednali.

Protože odpovědnost je na vás, na vaší neschopnosti zorganizovat práci vlády, Sněmovny tak, abychom mohli pracovat efektivně.

Nyní je na řadě pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.